Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, já si pamatuji, když jsme tady začali projednávat stavební zákon někdy koncem roku nebo kdy to bylo, a vím, že tady byl velký rozpor z toho důvodu, že byla navržena změna stavebního zákona nebo jeho účinnosti, ale vůbec se k tomu nepřipojil změnový zákon, který je následující a který stavební zákon doplňuje, je jeho nedílnou součástí.

Ale nic takového se nestalo.

Děkuji za vaši faktickou, samozřejmě eviduji tento procedurální návrh, jenom se ujistím odložit projednávání tohoto bodu do 1. září 2022, rozumím.

Protinávrh se může vznést.

Prosím, odůvodněte a předneste protinávrh. Samozřejmě, k tomuto stavebnímu zákonu je možné navrhovat návrhy jak ve věci, tak procesní. Kolega tady tento jeden návrh předložil. Já si myslím, že tento návrh na posunutí o několik měsíců na září není správný, a domnívám se, že bude postačovat i přerušení případně jenom o něco kratší, takže si tímto dovoluji navrhnout, aby to přerušení schůze to znamená, dávám pozměňovací návrh k jeho návrhu bylo toliko na pět minut.

Ano.

Ano, žádost o odhlášení, všechny odhlásím.

To se na mě nezlobte, dávám námitku proti způsobu řízení této schůze.

Takže přerušuji.

V tomto hlasování číslo 74 bylo přihlášeno 153 poslanců a poslankyň, pro námitku bylo 69, proti 84. Námitka nebyla přijata. Zahajuji hlasování o tomto protinávrhu. Kdo je pro toto přerušení?

Toto hlasování číslo 75, bylo přihlášeno 154 poslanců a poslankyň, pro 19, proti 71. Toto hlasování nebylo přijato.

Zahajuji hlasování.

Kdo je proti? V hlasování číslo 76 přihlášeno 154 poslanců a poslankyň, pro 70, proti 82. Tento procedurální návrh byl zamítnut, nebyl přijat. A my tímto můžeme pokračovat v pořadí dle přednostních práv, kde byl přihlášen pan místopředseda Karel Havlíček a potom... ale dává přednost panu ministrovi, což je skvělé. Já jsem chtěl poděkovat panu místopředsedovi Havlíčkovi, že mi dal slovo, neboť ve věci stavebního zákona považuji paní předsedkyni výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Kláru Dostálovou jako relevantní oponentkyni, neboť jsme celé minulé volební období nad tímto zákonem seděli, diskutovali, to byla ta výzva, která tam zazněla, aby nakonec stejně byl schválen ten zákon tak, jak byl představen v původním znění, se kterým my jsme nesouhlasili. Já bych se pokusil vypíchnout jenom několik věcí a určitě nenutím nikoho z vás, aby to teď poslouchal, takže pokud potřebujete si probrat nějaké věci, které s tím nesouvisejí, klidně můžete, jsou to věci, které, řekněme, reagují na jednotlivé věci, které tady zazněly.